Byli to především západní experti.

Byl to člověk, který byl orientován na fašisty, protože jim sloužil.

Děkuji, pane předsedo. Budu velmi krátký.

Neurážejte české občany.

Děkuji, pane předsedo. Kdybych si nevážil jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tak bych panu ministru Hermanovi odpověděl před vámi, ale protože si toho vážím, tak na jeho ideologický projev reagovat nebudu, najdu si na to jinou příležitost. Kdyby se radši pan ministr staral o to, jak funguje Ministerstvo kultury, jak je podfinancované, jakým způsobem lidé reagují na jeho nesmyslné kroky, jakým způsobem oceňují jeho nepráci. Ať se stydí!

Ano, děkuji. Nicméně na tuto invektivu musím zareagovat.

Takže to, co jsme slibovali, 1 %, bude splněno. Když jsem před deseti lety na Ministerstvu kultury pracoval, tak byl rozpočet Národního památkového ústavu 400 milionů korun, letos hospodaří se 4 miliardami. Státní fond kinematografie měl tehdy rozpočet 58 milionů korun, letos má 1,2 miliardy. A platy zvyšujeme způsobem, který opět nemá v posledních letech obdoby. Takže jsou to plané invektivy. Já to samozřejmě chápu.

Další přihlášky do rozpravy nemám. Návrh usnesení, který přednesl pan místopředseda, jsme slyšeli, to znamená je to vyjádření nesouhlasu s odpovědí pana ministra obrany. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Tím tedy končím interpelaci na pana ministra Stropnického. Zeptám se pana poslance Fiedlera, zda by souhlasil s postupem, protože máme dostatečné kvorum, zda by v této fázi mohl přednést návrh usnesení k první interpelaci, a my se s ní vypořádáme hlasováním. Prosím, máte slovo. Já bych to stejně navrhl sám.

Jednali jsme o koncepci Ministerstva školství k jazykovému vzdělávání, která dlouhodobě není zpracována, a nebyly podávány věcné a relevantní informace.